Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo, pane navrhovateli? Pane zpravodaji? Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Ano, děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych vám předložil tedy návrh na proceduru.